Čili tolik návrhy poslaneckého klubu hnutí ANO. Děkuji za pozornost.

Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážená paní předsedající.

Ano, děkuji.

Děkuji za slovo. Pan předseda Faltýnek ví, co přijde.

Tolik na vysvětlení. Pokud si dobře pamatuji jednání grémia Poslanecké sněmovny. Já děkuji a prosím pana předsedu Černocha. Prosím, máte slovo. Já bych rád navrhl zařazení mimořádného bodu Informace vlády o povinných kvótách na přijímání imigrantů, a to po jednání výboru pro evropské záležitosti ve čtvrtek, to znamená po pevně zařazených bodech ve čtvrtek.

Děkuji a pak se hlásil pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jménem těchto 30 poslanců a poslankyň vznáším tedy proti zařazení tohoto bodu na naši schůzi veto. Děkuji za slovo. Já chci jenom připomenout všem kolegyním a kolegům, že se tím už Poslanecká sněmovna zabývala a přijala k tomu celkem sedm návrhů usnesení, které navrhla paní kolegyně Miroslava Němcová.